Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, přeji pěkné dopoledne.

Jako první s přednostním právem se hlásí pan předseda Radim Fiala. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně a kolegové, po situaci, která nastala zde ve Sněmovně, se sešlo grémium Sněmovny a na základě dohody grémia a to řekne určitě pan předsedající bude tato schůze přerušena do středy 12. července do 9 hodin ráno. Na základě této dohody všech poslaneckých klubů a na základě dohody grémia beru zpět svůj návrh na přestávku. Prosím. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já nebudu opakovat to, co řekl můj předřečník, předseda klubu SPD Radim Fiala. Ano, je tam učiněna dohoda. Tato schůze a o tom bezesporu dá pan místopředseda záhy hlasovat bude přerušena do středy do 9 hodin. Aby tak mohlo být procedurálně učiněno, tak i já beru zpět přestávku na jednání klubu hnutí ANO. Já vám děkuji.

Nevidím žádost o odhlášení, v tom případě zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přerušení této schůze? Kdo je proti?

S návrhem byl vysloven souhlas. A já konstatuji, že tato schůze je přerušena do 12. července 9 hodin ráno.